Ve výboru byla tato tematika bohatě a zevrubně diskutována. Je třeba říci, že bylo poukazováno především na to, že tento problém se týká i jiných odvětví, nebyl však předložen žádný pozměňovací návrh, a proto výbor nemusel o žádném hlasovat.

Myslím si, že toto pro úvod druhého čtení stačí. Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, s přednostním právem vystoupí pan předseda Stanjura. Děkuji za slovo.

Projednaly to výbory. V pořádku. Máme nějaká stanoviska.

Není to naše vina. My jsme to nedali do systému až dnes. Děkuji vám. Dobrá.